Myslím si, že ta skutečnost, že na Praze 2 byly všechny ty dopravní agendy týkající se alkoholu, byla rozumná, že vedla opravdu k tomu, že šlo spíše o sjednocování té judikatury, zjednodušeně řečeno, už v těch prvních kolech, že se rozhodovalo podobně. A teď to jako úplně zbytečně rozprášíme zase na všechny obvody bez toho, aby k tomu byl nějaký racionální důvod kromě toho, že možná někde vzniklo nějaké podezření. Kvůli selhání jednotlivce se nikdy nemá měnit systém. Vždycky o tom tady mluvím, vždycky prosím, nedělejme změny systému na případu konkrétních chyb konkrétních lidí nebo konkrétního selhání jednotlivce. Vždycky to pokládám za velikánskou chybu. O automatickém generátoru mluvila paní profesorka Válková.

A jestli tento návrh budeme chtít přijmout, nebo nebudeme, o tom si myslím, že se ještě bude velmi zásadně mluvit.

Stejně tak spory o místní příslušnost v případě osob, u kterých se obtížně určuje jejich bydliště, respektive kde je to spojeno s velkými náklady. Ono to vypadá, že to něco vyřeší, že si jakoby někdy dřív na začátku dokážu říct, který je to soud, a možná mi to zjednoduší to rozhodování soudu prvního, druhého stupně. Ve výsledku ale přece mi to nezjednoduší vůbec nic, protože ty osoby jsou obtížně dohledatelné, tím pádem se jim obtížně doručuje, tím pádem mám nějaké fikce doručení, kde si tady vlastně mnoho nepomůžu.

Takže je to takové to snadné, nemám spory o místní příslušnost, umím honem rychle to rozdělit mezi soudní soustavu. Ale ve výsledku problematičnosti těch sporů si myslím, že je to možná ještě více zkomplikuje, než aby je to zjednodušilo. A poslední moje poznámka se týká slavných dovolání, u kterých já vím, že tady zase je nějaká snaha z toho některé věci vyloučit, nejsou to ty úplně zásadní. Nešlo se úplně radikální cestou. Ale nám všem, kteří to sledujeme delší dobu, sledujeme diskuse o dovoláních, jenom vždycky doporučuji: zajeďte si pak na Ústavní soud, protože tam vám řeknou, co není v institutu přezkumu, ať už dovolacího, nebo dalších, tak nakonec vždycky končí jenom tím, že dopadne, pokud došlo k porušení základních práv a svobod, a to se v mnoha případech stát může, protože náš katalog základních práv a svobod je poměrně široký, že to nakonec vždycky skončí u Ústavního soudu.

Upřímně řečeno na Nejvyšším soudu je soudců mnohem více než na Ústavním soudu, asistentů a dalšího pomocného personálu mnohem více než na Ústavním soudu, takže zase je to taková hezká myšlenka, která říká, tady nějakým způsobem pomůžeme. Ale v naší soudní soustavě, tak jak je nastavena, tak se to úzké místo tady zúží a zase přejde na ten soud, teď nechci říct vůbec nadřízený, protože Ústavní soud samozřejmě z hlediska našeho ústavního pořádku není nadřízený, ale ten, který ještě může přezkoumat taková rozhodnutí. Já mám prostě pochybnosti o tom, jestli celý ten návrh zákona má smysl. Myslím, že to je typický návrh z dílny tohoto Ministerstva spravedlnosti, které žádné koncepční věci neřeší a nosí nahodilé nápady. Nebudu navrhovat jeho vrácení navrhovateli k přepracování, protože si myslím, že reálně je to ještě asi stihnutelné na ústavněprávním výboru, ale myslím si, že většinu těch věcí vyhodíme, a bude to tak jenom o tom, že pan ministr si někdy v červenci, možná v září bude moct připnout jednu frčku, že se mu podařilo v tomto roce prosadit jeden drobný zákon, který vůbec nic na fungování občanského soudního řízení nezlepší.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Cíle návrhu zákona já považuji za vysoce ambiciózní, nicméně myslím, že trošku míjí určitou realitu. A například to rozdělení, které tady bylo zmiňováno i ve vztahu k Praze, nepovažuji za příliš, příliš šťastné.

Takže to je i z toho mého pohledu příspěvek do této diskuse. Ty cíle návrhu jsou jmenovány v důvodové zprávě, jsou velice ambiciózní, o odstranění nedostatků občanského soudního řádu, které se vyskytly v praxi, odměřené odvolání od dovolacího soudu, posílení regulační funkce soudních poplatků, odstranění nedostatků a zvláštních řízení soudních, které se vyskytly v praxi, implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a rozsudků Ústavního soudu, realizace úkolů, které byly uloženy Ministerstvu spravedlnosti ve Strategii evropské integrace do roku 2020, zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2, umožnění přístupu soudů do informačního systému Ministerstva financí, zavedení automatického generátoru přidělování věcem soudním mimo soudcům a senátorům, upgradové dopady návrhu zákona, dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a nové nároky na státní rozpočet, popřípadě ostatní veřejné rozpočty v souvislosti s předpokládaným návrhem, které předpokládají zejména se souvislostí se zavedením automatického generátoru přidělování věcí a na druhou stranu, jak uvádí Doudova zpráva, je třeba zdůraznit, že dílčí změny v zákoně o soudních poplatcích potenciálně povedou k posílení příjmové stránky státního rozpočtu. Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky se tvrdí, že nebude žádná. Myslím si, že opak bude pravdou. Dopady na podnikatelské prostředí ano, s tím bych souhlasil, ty budou.

Byl bych velice nerad, aby osud toho zákona potkal tentýž osud jako osud návrhu zákona o státních zastupitelstvích.

Tak tomu bych byl dalek.